Chtěl bych vás informovat, že tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 42 poslanců.

Paní poslankyně Putnová karta číslo 6. Poprosím vás, abyste se usadili na svá místa, a chtěl bych vás informovat ještě o jedné důležité záležitosti. Jak všichni víte, prezident republiky dne 8. října tohoto roku jmenoval ministryní pro místní rozvoj paní Karlu Šlechtovou. Dovolte mi, abych mezi námi novou členku vlády přivítal a jménem nás všech jí popřál mnoho úspěchů v její náročné práci. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku. Pan poslanec Kádner zde není.

Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili pana poslance Kádnera a pana poslance Klašku.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dienstbier bez udání důvodu, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek rovněž z pracovních důvodů. Pak zde mám žádost předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska, který mě žádá o poskytnutí přednostního práva panu předsedovi Laudátovi. Mám to chápat jako omluvu, pane předsedo? Rozumím tomu a konstatuji tedy, že právo přednostního práva za klub TOP 09 bude mít pan místopředseda Laudát. Tolik tedy omluvy. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Tak pane poslanče, prosím, máte slovo.